Děkuji.

Tímto pozměňovacím návrhem se vypouští nebo jinak významně upravuje zákaz ozbrojených skupin. Zahájil jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Výbor zaujal nedoporučující stanovisko. Stanovisko navrhovatele?

V hlasování pořadové číslo 144 přihlášeno 89 poslanců, pro 9, proti 68. Návrh byl zamítnut. Další návrh.

Děkuji.